Jenom vím, že pan primátor Svoboda vy jste říkala, že byl vydán pro trestný čin když tak podezření, ne? Ale byl obviněn a obžalován za hlasování, politické hlasování. To je to, v čem jsme viděli rozdíl. Stíhání za politické hlasování. A dneska je tady žádost policie o nějakých činech, které nesouvisí s politickým hlasování. Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se nechtěl zapojit do toho hodinového kolotoče faktických poznámek, které si tady vysvětlovaly právní názory a pojmy, leč přesto využiji toho, že teď vystupuji, a požádám vaším prostřednictvím paní poslankyni Válkovou, že pokud zcela správně tvrdí, že u nás nemáme žádné politické trestné činy a žádné politické procesy, a je ohromena tím, že něco takového podle ní zaznělo, byť podle mého názoru nezaznělo, z řad kolegů ODS, ať to prosím pěkně vysvětlí svému panu předsedovi, protože od něj já jsem za posledních čtrnáct dní slyšel minimálně patnáctkrát, že to je politický proces. Dámy a pánové, já myslím, že každý z nás by si uměl představit příjemnější chvíli, než je projednávání tohoto bodu, komfortní není pro nikoho. Přestože nerozhodujeme samozřejmě o vině a trestu, to nám nepřísluší, rozhodujeme jenom o tom, zda tomu rozhodování o vině a trestu dáme volný průchod, o ničem jiném, za frakci TOP 09 si dovolím říct, že ano, dáme volný průchod rozhodování o vině a trestu, aniž bychom samozřejmě ve smyslu trestního zákoníku si troufli sami o vině a trestu vynášet jakékoliv úsudky.

Na to mají nepochybně právo. Ale v rámci tohoto bodu podle mého názoru nemají právo na kohokoliv útočit a já se proti tomu zásadně ohrazuji.

To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme. Tak kde pan poslanec Babiš bere právo útočit na kohokoliv jiného, než aby pouze bránil sám sebe? A proti jeho chování a jeho útokům se chci zásadně ohradit.

No to je samozřejmě pravda a je potřeba říct, co má ten audit a co měl ten audit za úkol zjišťovat. Audit měl za úkol zjišťovat a zkontrolovat, zda byly jednotlivé položky věcně správně profinancovány a zda byly věcně správně zaúčtovány.

A to až na drobné pochybení se opravdu stalo. Ty peníze tam opravdu najdete.

To nebyl ten problém.

A velmi zásadním způsobem tvrdil, že člověk, který byl vyšetřován policií, není způsobilý zastávat veřejnou funkci. To tvrzení bylo nepravdivé, protože já jsem nikdy ve smyslu trestního zákoníku vyšetřován policií nebyl, protože mi nikdy z ničeho nebylo sděleno žádné obvinění. Nabídl jsem veřejně panu předsedovi Babišovi sázku o deset milionů, pan předseda Babiš ji veřejně přijal, prohrál a nikdy nezaplatil. Teď když, pane předsedo Babiši prostřednictvím pana předsedajícího, s největší pravděpodobností fakticky skutečně zjistíte, co to je být vyšetřován policií, zda přece jenom nechcete ten čestný dluh uhradit, protože ty charitativní organizace, kterým jsem ty peníze slíbil, na ně netrpělivě čekají a vědí, že jste je prohrál, a vědí, že je mají slíbené. Druhá otázka je, zda setrváváte na svém tvrzení z října roku 2015, že ten, kdo je vyšetřován policií, je zcela nezpůsobilý k tomu, aby zastával veřejnou funkci. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Také děkuji. Nejprve paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně.